Poslední bod.

To jsem tedy taky zvědav, jak to má ten prodávající nebo podávající posoudit a jakým způsobem má šanci vůbec nějakým způsobem se s tím vypořádat.

Pokračujme k dalším bodům. Povinnost prodejce alkoholických nápojů, § 16.

Upřímně řečeno, tuto hádku jsme ve Sněmovně měli několikrát. Pan poslanec Rath si tady před lety myslel, že někdo je zjevně pod vlivem, jiní si mysleli, že zjevně pod vlivem není. Není to úplně jednoduchý spor, ale zase klademe na soukromé subjekty, nikoli na subjekty státní moci, které mají a mohou mít alespoň nějaká pravidla, ale klademe na soukromé subjekty povinnost posuzovat, jestli někdo je, nebo není zjevně pod vlivem. Teď k tomu máme taková ta pravidla, že ji může vyzvat k opuštění, a náhle klademe soukromým osobám povinnost uposlechnout výzvu jiné soukromé osoby. Opět velmi nezvyklé ve veřejném právu. Já jsem zvyklý, že mohou veřejné osoby vyzývat soukromé osoby k tomu, aby něco činily a nečinily. To, že tak mohou činit i soukromé osoby vůči druhým soukromým osobám, není úplně zvyklé. O obecně závazných vyhláškách obce se také již hovořilo.

Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, se zakazuje vstupovat a zdržovat se. A teď tady máte výčet a) až k).

A tady se jim ukládá povinnost, kam mohou a nemohou vstupovat. Jestli mohou, nebo nemohou jet tramvaji. Už jste viděl někdy někoho opilého, pane ministře? Já už asi budu pomalinku končit, protože jsem chtěl, abychom si poukázali na některé problémy, které se pak samozřejmě velmi výrazně projevují v těch přestupcích.

Ale myslím si, že by si ústavněprávní výbor zasloužil, aby návrh zákona projednal zejména z hlediska sankcí a jejich dopadů na běžné občany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Výborně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.